Já také děkuji.

Programové prohlášení této vlády obsahuje prvky, které jsou v rozporu s dlouhodobým programem SPD. Chybí jasná vize zlepšení životů slušných občanů. Této vládě chybí vize, jak přidat peníze slušným a řádným občanům, jak zvýšit bezpečnost a spravedlnost. Za vznik takovéto problematické vlády a za její ministry nese plnou odpovědnost premiér Andrej Babiš. ČSSD je strana, která se dlouhodobě podílela na kauzách, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun. ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace. Současná vládní koalice je ze dvou třetin minulá vládní koalice.

Ta koalice, která slibovala důchodovou reformu, aby měli lidé skutečně vyšší důchody, ale vykašlala se na to. Takže my už po přímých zkušenostech víme, že papír snese všechno. Ale bohužel si pak členové vlády ČSSD a hnutí ANO stejně dělají spíše, či nedělají, co chtějí. V nejbližších měsících a letech bude hodně záležet na našem postoji k migrantům v Evropě. Je zcela jasné, že země jako Itálie, Španělsko, ale i Německo prostě nezvládnou integrovat ani stávající migranty, natož další statisíce, které jsou na cestě, a tlak na naši zemi, abychom nevítané hosty vítali, bude obrovský. Sociální demokracie je v tomto jasně probruselská a proimigrační.

Oficiálně má zahraniční politiku řídit předseda ČSSD Jan Hamáček, který dostal dokonce tři funkce najednou, aby vláda mohla vůbec vzniknout. Je současně místopředsedou vlády, ministrem vnitra a ministrem zahraničí.

Je člen správní rady české pobočky Aspen Institute.

Dát bianko šek lidem, kteří jsou řízeni zvenčí a proti své vlasti, je pro nás v SPD nemožné. Nemohu programově věřit ani premiérovi Andrejovi Babišovi, který je skutečně v kleštích, protože má velkou část firem v Německu a je živ z evropských dotací. To, že Brusel i Berlín umí vydírat, víme. A premiér bude v této vládní konstelaci zpívat písničku podle not, které se píšou jinde než u nás doma.

Premiér Andrej Babiš se nechová suverénně. A je zcela jasné, kdo naší vládě bude velet. A je logické, že vládu řízenou z Bruselu my podpořit nemůžeme. Hnutí SPD bude konstruktivní opozicí a budeme předkládat pozitivní návrhy, aby měli slušní lidé více peněz, spravedlnosti a bezpečí. A pro tyto naše návrhy budeme hledat neustále podporu u jiných stran a budeme rádi spolupracovat na jiných dobrých návrzích. Takže pokud vláda bude přicházet s návrhy prospěšnými pro naši zemi a pro její občany, jsme připraveni spolupracovat.

SPD je pozitivní strana, s dobrým programem pro občany. Takže nebudeme politikařit a dělat obstrukce, jako to dělají jiné strany. My budeme vždy věcně a konstruktivně jednat a pracovat ze všech sil a rádi pomůžeme řešit konkrétní problémy občanů s vědomím pokory, že tady nejsme za sebe, ale za občany, pro které jsme my v SPD povinni odvést tu nejlepší práci. Děkuji za pozornost. Já také děkuji panu místopředsedovi a nyní prosím pana poslance Benešíka s faktickou poznámkou. Dvě minuty, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem si vyslechl projevy předsedů politických stran, tedy některých, kteří už mluvili, a jenom k panu předsedovi Filipovi.

To znamená, je to principiální záležitost a my nikomu žádná ústavní práva nechceme a nikdy nebudeme upírat. Pokud jde o program, tak jsme slyšeli velký seznam toho, v čem se ty strany, které podporují tuto vládu nebo které v ní sedí, shodnou. Ale jednou z klíčových oblastí, kterou má vláda garantovat, je zajištění bezpečnosti a obrany našich občanů.

Já si myslím, že v tom nejzákladnějším, co má vláda garantovat zajištění obrany a bezpečnosti naší země a našich občanů to prostě nemůže fungovat. A já jsem opravdu zvědavý na to, jak vláda bude tento základní atribut státu pro naše občany garantovat. Já si vzpomínám na to zasedání Poslanecké sněmovny v týdnu před volbami. Ale tam, co se týče těch viníků, tam zaznívala úplně jiná jména. A dneska jsme zjistili, že vlastně za to mohl někdo někdy v roce 2010. Je vidět, že časy se mění. Já děkuji za dodržení času. A nyní prosím pana předsedu Farského ve zbývajících minutách. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my chceme podpořit vládu. Naše země si už totiž konečně zaslouží důstojnou vládu s důvěrou. Vládu, která bude řešit skutečné vnitřní problémy a kvalitně zastupovat naši zemi navenek. Takovou vládu chceme v roce stého výročí založení České republiky Československa podpořit.